Pan poslanec Vondráček, prostřednictvím pana předsedajícího: souhlasím s tím, že je potřeba soustavu stavebních úřadu racionalizovat, jednohlavé stavební úřady musíme řešit, proto jsme i v tom věcném návrhu, který teprve přijde, adoptovali metodologii, aby byly dostupné stavební úřady, kde jsou parametry 35 kilometrů, počet úkonů a minimálně 3 zaměstnance. Smíšený model je tady od 19. století, a pokud se ho rozhodneme měnit, tak rozhodně ne pozměňovacím návrhem pana Kolovratníka, který přistál úplně nakonec. A mimo jiné, ten vládní návrh, který Sněmovna projednávala, než se tam dal poslanecký návrh pana Kolovratníka, normálně ponechával stavební úřady na obcích, takže vlastně nechápu, proč teď ta argumentace vadí. Já bych chtěl uvést na pravou míru tu věc ohledně podjatosti. Je to jinak. U soudu se systémová podjatost samostatně neřeší, ta se řeší v rámci konkrétního povolení, a počty, které jsem uvedl, jsou skutečně podané námitky, nikoliv odsouzené, ale podané námitky. U toho, jak se vyjadřovaly všechny ty instituce: ano, v průběhu projednávání zákona se sešly tisíce připomínek k vládnímu návrhu, kterému jsme pak říkali hybrid, ale nakonec přišel pan Kolovratník, vytáhl návrh Hospodářské komory, takhle ho položil do Sněmovny, tady to udělalo tududu, komunisté, SPD a bylo to. Takže ta debata sice tři roky probíhala, ale její výsledek byl původní návrh, který napsala Hospodářská komora s Ministerstvem pro místní rozvoj. A musím ještě říct poslední věc.

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já jsem chtěla reagovat na pana ministra pro místní rozvoj.

Vaše dvě minuty, prosím.

A já jsem akorát slyšel takové pomluvy, že stačí splnit jednu z těch podmínek, tak jsem chtěl od pana ministra slib, že ty podmínky budou uplatňovány kumulativně, že bude potřeba nějaké území, nějaký počet obyvatel a nějaký počet zaměstnanců, kteří budou specializovaní v té oblasti.

Já vám také děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenou pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Prostě bohužel ta chyba je někde jinde.

Nikdy.

A já vám děkuji za dodržení času, pane poslanče. Tím jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a nyní vystoupí poslanci s přednostním právem.

Prosím, pane místopředsedo.

Co on chce v rámci stavebního řízení? Nic více po nás nežádá a naší povinností.

On chce to, co jsem zde řekl, aby to pro něj bylo nebyrokratické a pokud možno levné. Po 25 letech jsme se pokusili udělat tu změnu, a my netvrdíme, že to je změna geniální. Kdo u toho byl, a většina z vás, kteří dneska tady tak plamenně hovoří, tak museli vidět, jak náročné bylo čtyři roky všechno připravit, vynegociovat, vyjednat se všemi zainteresovanými stranami, ať už to byly profesní komory, ať už to byly různé neziskovky, ať už to byli starostové, ať to byli ti, či oni, každý k tomu měl nějaké připomínky a celkem věcné a celkem rozumné. Každý si logicky hájí svoje zájmy, tak jako to tady řekl pan předseda Adamec, prostřednictvím pana předsedajícího. On hájí zájmy starostů, my hájíme zájmy občanů. Nikoliv proto, že bychom se domnívali, že to starostové dělají špatně.